To jsem řekl. Kdyby to bylo o 200 miliardách, to už pak je něco jiného. Pokud jde o tu inflaci, kolega Skopeček řekl, že my jsme řekli, aby to neřešil někdo. My jsme, třeba já konkrétně jsem nesouhlasil s extrémním růstem úrokových sazeb ČNB.

My jsme naopak říkali, aby vláda něco činila. Takže úplně přesně opačně. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové... Paní předsedající, já se vůbec neslyším, se přiznám. Prosím kolegy a kolegyně, aby přesunuli jednání a rozhovory do předsálí. Mě zaujalo od pana místopředsedy Skopečka, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, velkopanské chování. Já ho vidím ve zvýšení počtu ministrů, v navýšení osob pracujících na Úřadu vlády o 74 osob, ve zvýšení počtu náměstků na ministerstvech, v přesoutěžení všech vedoucích funkcí na správních úřadech. A nemyslíme tím jenom ministerstva, ale i jiné úřady, Úřad pro jadernou bezpečnost, Puncovní úřad, katastrální úřady. A když nebudeme šetřit i na takových drobných věcech, tak potom opravdu ty peníze nebudou na nic.